A já jsem vám vyšel vstříc.

Ale pane premiére, vy máte už třetím rokem ministra zdravotnictví.

A poslední.

Řekl normálně lidsky, tyto a tyto věci si myslíme, že nejsou úplně optimálně naladěny, udělal pohledy do Německa a dával jenom podnět na vládu i ve formě usnesení.

Já to dělám nerad, ale musím to říct.

Do dnešních dnů lidé včetně učitelů čekají na testování tři čtyři pět dnů.

A to děláme celou dobu. Byla odmítnuta z vašeho pokynu, pane premiére.

Prosím, máte slovo. Pane ministře, kde je pan ministr průmyslu a obchodu? Proč tady není?

To není žádné překvapení. Není tady premiér.

Chodí do nich desítky tisíc lidí.

A najednou vidíme na tiskové konferenci, že vlastně se budou zavírat i fitness centra. Vyzvali jsme vládu, aby předložila relevantní data, na základě kterých se rozhodla pro uzavření fitness center. Rozumějte, ty kompenzace do tady toho sektoru jsou prostě směšné. A proč tady o tom mluvím?

Co bude další týden? Nebo jaký je další příklad? No samozřejmě restaurace a hospody. Vzpomínám si na to, že když se zvažovalo o přechodu do PES 4, tak všichni ministři měli na očích 100 %. Dáme vám 100 %. Bude to 100 %.

No tak dobře, uvedu konkrétní příklad.

Bude vypsána až v lednu. Že abyste jako restaurace dostal peníze na ty zaměstnance, tak to musí být zaměstnanci na hlavní pracovní poměr.

Není tady.

Jestli si má vláda zachovat aspoň trochu důvěry, tak má přicházet s opatřeními, která nejsou zcela proti zdravému rozumu.

To nebude dodržovat vůbec nikdo.

Je to absurdní, je to nepochopitelné.